Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze.

Má někdo jiný návrh na ověřovatele?

Kdo je pro?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 81 poslanců, pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Z členů vlády se omlouvají, z těch, co nejsou poslanci: Marie Benešová pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody. Paní poslankyně, páni poslanci, v pátek 25. září jsem svým rozhodnutím č. 67 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze, před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda legislativní stav nouze trvá. Jako první se přihlásil pan premiér.

Prosím, máte slovo.

A samozřejmě my si rádi vyslechneme vaše názory.

Ano, je to legislativní opatření, je to legislativní rámec, a chtěl bych zdůraznit, že ten nouzový stav, který jsme zavedli v březnu, neznamená vůbec stejné restriktivní nařízení jako během jara. To znamená, nikdo nechce zavírat ani obchody, ani restaurace, ani provozy. Ale zkrátka je to nutné a to vám vysvětlí pan ministr Prymula, proč to navrhuje a z jakých důvodů to navrhuje.

Já vám děkuji.

Všechno ještě předtím, než je otevřená rozprava.